Děkuji, pane předsedající. Omlouvám se za to panebože, neplatilo to vám, pane předsedo.

V podstatě ten systém je nastaven tak, že každý kraj má na toto programové období svoji takzvanou dílčí alokaci, celkově je to pro celou Českou republiku 8,08 mld. korun. Nad rámec této dílčí alokace se mi podařilo realokovat 1,5 mld. korun, které má pro tento rok, ale samozřejmě protože jsou to i peníze, které jsme našli v jiných částech operačního programu Zaměstnanost, zejména v prioritní ose na rovné příležitosti a pak také na zaměstnanost jako takovou, protože máme rekordní zaměstnanost v Evropě a nemyslíme si, že by finanční prostředky na tuto oblast byly lépe využity než na sociální služby, tak jsme realokovali 1,5 mld., kterou je možno čerpat v příštích třech letech.